Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Děkuji panu poslanci a eviduji jeho návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně paní zpravodajky. Není tomu tak. Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výboru k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Zahajuji hlasování o přikázání tohoto návrhu ústavněprávnímu výboru jako garančnímu.

Návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Není tomu tak. V obecné rozpravě zazněl návrh na zkrácení lhůty k projednání podle § 91 odst. 2 a 3 na 30 dnů. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty na 30 dnů. Pardon. Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Odhlašuji vás všechny. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty k projednání na 30 dnů. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce a končím prvé čtení tohoto návrhu zákona.